Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já ty ryze odborné debaty opravdu nechám na kolezích, kteří evidentně se v této problematice pohybují, a je to jejich parketa, ale chtěl bych zde zmínit jednu věc. My jsme tady v prvním čtení měli nějaké dotazy, které jsem měl osobně já na to, jak se budou vykazovat nároky na odpočet, a vy jste, pane ministře prostřednictvím paní předsedající, prezentoval, že to bude na základě nějakých paušálů. My jsme to projednávali na rozpočtovém výboru, kde jste nebyl pravděpodobně z pracovních důvodů přítomen a zastupoval vás náměstek, tak ten výklad na to byl zcela odlišný.

Velmi mě překvapilo, že předkladatel, ministr, uvádí tak diametrálně odlišný výklad toho, tak jak jste mi odpověděl, díval jsem se ještě před chvilkou do stenozáznamu z prvního čtení tady ve Sněmovně, a potom na rozpočtovém výboru. Je to minimálně zarážející pro mě. Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám děkuji, pane poslanče, za váš příspěvek a táži se, zda někdo další se ještě hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr. Prosím.

Toto stanovuje vyhláška.

Ale to je věc, která je řekněme formou nějaké metodické spolupráce, nikoliv toho, že to můžeme napsat do vyhlášky. Takto to není možné. Takto Evropský soudní dvůr asi před osmi lety tyto normativy, které byly dříve přímo napsány v legislativě, neumožnil tuto věc.

Já vám děkuji, pane ministře. Táži se ještě pro pořádek, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V případě, že je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj chcete závěrečné slovo v tuto chvíli. Není tomu tak. Nyní přistoupíme k hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Šrámka a já vás požádám, abyste procedurální návrh zopakoval, a já o něm dám hlasovat. Můj procedurální návrh spočíval v tom, abychom hlasovali o tomto komplexním pozměňovacím návrhu, který by byl brán jako základ pro další projednávání namísto původního návrhu zákona, tisku 839/0. Děkuji.

Nejprve vás všechny odhlásím. Požádám vás, abyste se znovu opět přihlásili svými kartami.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Já konstatuji, že s tímto procedurálním návrhem byl vysloven souhlas. Nyní tedy budeme pokračovat dál podrobnou rozpravou. Zahajuji podrobnou rozpravu a jako první se přihlásil pan poslanec Kudela, připraví se pan poslanec Kalousek.

Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kalousek a připraví se pan poslanec Šrámek. Děkuji. Dámy a pánové, než se vyjádřím ke svému pozměňovacímu návrhu, dovolte mi, abych ocenil slova zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Kudely, který ve své zpravodajské zprávě zdůraznil, jak systém zelené nafty je výrazně komplikovaný a náročný.

V mém pozměňovacím návrhu je rovněž zaveden termín velká dobytčí jednotka a odstupňováno zvýhodnění podle poměru velké dobytčí jednotky vůči počtu hektarů.

Já vám také děkuji. A nyní tedy pan poslanec Šrámek a připraví se pan poslanec Bendl. Děkuji za slovo, pane předsedající. Přihlašuji se ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému pod číslem 4928. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo. Já chci jenom pro třetí čtení potom navrhnout zamítnutí návrhu tohoto zákona. Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane zpravodaji.